Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Jana Klána, aby nás taktéž informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Hezký podvečer, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 40. schůze ze dne 13. dubna 2016.

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 501 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Já vám je stručně přečtu: